Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Julius Špičák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji.